Já vám také děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Soukup. Prosím, máte slovo.

Michael Flynn, národní bezpečnostní poradce Spojených států amerických, označil tyto zkoušky za provokaci a porušení dohod, porušení usnesení Rady bezpečnosti a dalších institucí. Tady, když jsme o tom diskutovali, tak poslanec kolega Chalupa, který tady dnes není, argumentoval, že jsme jednali s izraelskou stranou a tam nám řekli, že jim to nevadí. Já jsem u těch jednání byl. Oni řekli, že je to poškodí, nicméně zaujali takové pragmatické stanovisko. Já jsem tady pronesl takovou větu, říkal jsem, že pro nás, jsmeli přáteli Izraele, tak to se prostě dobrým přátelům nedělá, jakkoli jsou velkorysí. Slyšeli jsme tady také svědectví pana ministra Hermana, které je mi v podstatě bližší, a více mu věřím, že on při jednání s izraelskými politiky si naopak vyslechl, že to izraelskou stranu velice poškodí a že to skutečně Izrael ohrozí.

Tak si spočítejte, koho může ohrozit v jejich okolí. Pro všechno to, co jsem tady říkal, možná přednesu kontroverzní návrh, nicméně přesto navrhuji, abychom zamítli tento návrh zákona už v prvním čtení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Faktem je, že bylo dosaženo nějaké dohody. Teď se okopávají obě strany, zda je, nebo není dodržována.

A proč tak úporně na jedné straně se snažíte možná otevřít nějaké české firmě přístupy na velmi nejisté trhy.

Mně to přijde jako politika pana prezidenta Zemana. Já si myslím, že se bychom měli především snažit, abychom na sofistikovaných nám blízkých trzích měli otevřené ty přístupy, kde je garance vymáhání těch peněz. Podívejte se, jak některá investiční dobrodružství této vlády a možná i některých lidí předtím, jak jsem byl panem ministrem Zaorálkem tady upozorněn v jednom případě, jak to potom končí. Někdy je to prostě... Takže možná, že by to bylo na zcela zásadní prostě...

Děkuji za návrh ještě k jednání. Pan kolega Milan Urban se hlásí do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jsem rád za ten závěr, že když už Búšehr, tak CETA. Já samozřejmě podporuji obě ty smlouvy, protože my jsme otevřenou ekonomikou, jejíž výkonnost a úspěch závisí na průmyslu, který exportuje. A zaplať pánbůh se možná začínáme vracet do doby, kdy jsme patřili mezi deset technologicky nejvyspělejších zemí světa. Tedy máme co nabídnout a máme co vyvážet. A tohle, tahle překážka neumožňuje mnoha českým firmám dodat technologie, které se týkají špičkové výstavby elektrárny. Když získáte v nějaké zemi důvěru, že můžete dodávat tak sofistikované věci do výstavby nové elektrárny, jaderné nebo jiné, tak samozřejmě získáte důvěru na tom trhu i pro jiné výrobky, pro jiné firmy. Čili tohle není komunistický projekt, tohle je v zájmu, v národním zájmu České republiky.

Jenže všichni vyspělí už dávno to zrušení dodávek udělali. Pak nechápu, proč bychom se my tady měli na tom nějakým zásadním způsobem tříštit.